Můžeme si tedy zvolit: chceme více podporovat obnovu památek a našeho kulturněhistorického dědictví, které chceme zanechat našim dalším pokolením, anebo chceme podporovat tvorbu filmů, tvorbu seriálů, které sice vzniknou na našem území, ale Praha v nich často vystupuje ne jako Praha, ale jako Vídeň nebo jako Paříž?

Děkuji vám. Doufám, že mé argumenty uznáte jako rozumné a že můj pozměňovací návrh podpoříte.

Děkuji za slovo, pane předsedající.

Zkráceně jen představím náš pozměňovací návrh.

Není třeba, aby se zbytečně utrácely peníze daňových poplatníků na stejnou činnost. Přesunutím těchto prostředků na prevenci kriminality budou peníze využity mnohem účelněji. Děkuji za pozornost a za případnou podporu.

Děkuji. Děkuji za slovo, dobrý večer.

Podrobné odůvodnění je v tom sněmovním dokumentu, já možná jenom velice stručně řeknu, co mě k tomu vede. První z nich je personální. Bez špičkových lidí samozřejmě kybernetická bezpečnost nemůže fungovat. Dnes se velice často stává, že nám ty nejlepší mozky, které máme, odcházejí do zahraničí za dobrými nabídkami, proto si myslím, že by bylo dobré tyto lidi ohodnotit, protože bez špičkových lidí to opravdu nejde. Druhá věc, která mě k tomu vede, jsou investice.

Třetí z těch věcí, která mě k tomu vede, jsou náklady na služby. Úřad počítal s prostředky, které měly být určeny z Digitálního Česka, bohužel tyto prostředky nedostane.

Děkuji vám za podporu tohoto pozměňovacího návrhu. Děkuji a dalším vystupujícím je pan poslanec Marek Novák, připraví se pan poslanec Roman Onderka. Děkuji za slovo, pane předsedající, hezký večer, vážené kolegyně, vážení kolegové. Dovolte mi, abych vám představil návrh na přesun prostředků ve státním rozpočtu, který jsem připravil ve spolupráci s kolegyní Monikou Jarošovou.

Za druhé snížení výdajů v kapitole 314 Ministerstva vnitra, snížení průřezového ukazatele výdaje na výzkum, vývoj a inovace.

V České republice existuje vysoká společenská a mediální tolerance návykových látek, jsou bagatelizována zdravotní, sociální a kriminogenní rizika. Z poslední evropské školní studie o alkoholu a jiných drogách mimo jiné vyplývá, že v České republice je vnímána dostupnost návykových látek jako jedna z největších v Evropě.

České republiky se v oblasti všeobecné primární protidrogové prevence zaměřuje především na zvyšování právního povědomí cílových skupin. Ten je přímou součástí koncepčního projektu Revolution train, který je zaměřený na prevenci rizik nakládání s návykovými látkami a který je dlouhodobě ze strany Policie České republiky podporován.

V rámci tohoto programu se počítá nejen s přímou účastí preventistů z řad Policie České republiky, ale také s přímou spoluprací s městy a obcemi prostřednictvím městských a obecních policií. Převedené finanční prostředky tak bude moci využít Ministerstvo vnitra na koncept primární protidrogové prevence, který bude postaven na aktivitách Policie České republiky s tím, že bude mít přesahy na navazující aktivity samospráv a projektu Revolution train. Závěrem mi dovolte konstatovat, že projekt Tato zpětná vazba mě utvrzuje v přesvědčení, že finanční prostředky vložené do projektu primární prevence kriminality jsou takto efektivně využity. Tímto vás také žádám o podporu tohoto návrhu.